V prosinci byla zveřejněna oficiální informace, že opatření mají mít čtyři pilíře kriminalizaci osob vědomě šířících dezinformace s cílem významně poškodit demokratický charakter státu, vypínání a blokování dezinformačních webů, využití a financování neziskových organizací k označení dezinformací a financování nezávislých médií. K těm čtyřem bodům nejdříve třeba poškození demokratického charakteru státu. Víte, není náhodou, že Listina základních práv a svobod stanoví, že sice může, jeli to v demokratické společnosti nezbytné z důvodu ochrany práv a svobod druhých, bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a mravnosti, nějakým způsobem částečně omezit práva. Že Listina neříká nic o ochraně svobody a demokracie, záměrně, protože ochraňovat tyto hodnoty jejich omezováním je nesmysl. Vy se tady snažíte omezením svobody slova chránit svobodu nás všech.

Vždyť je to do nebe volající protimluv.

A já tvrdím, že ty předpřipravené narativy z Ministerstva vnitra a Úřadu vlády jsou bajky, které nám chce vnutit tato vláda a kterým má uvěřit běžný občan České republiky, a má nás to stát miliony a miliony korun. Kdo je bude vybírat? Která to jsou? Na tuhletu otázku jsem taky nedostal žádnou odpověď. Dokážete si představit, že budou další volby, bude tady úplně jiná vláda a ta to bude dělat taky a ještě tam přidá další nulu? Jak to asi bude vypadat a kde to asi může skončit? Z vyjádření pana ministra vnitra já vnímám, že to chápe naprosto špatně. On mi dokonce odpověděl na nějakou moji interpelaci, kde jsem prostě žádal nějaké vysvětlení, a on mi odpověděl, že svým vystoupením, kdy jsem veškerou vinu za dnešní krizi svalil na naši vládu, potvrzuji tezi: nesnažíme se dobrat pravdy, ale získat politické body.

Tolik citát z toho materiálu.